Čekají nás těžké ekonomické měsíce, možná roky.

Co byste jim poradili, těm, kteří tyto příjmy mají v soukromých firmách, a ty firmy si nebudou moci dovolit v příštích letech zvyšovat platy, co byste jim poradili, aby si zvýšili příjmy? Poměrně vysoká.

To je cesta, jak jim pomoci. Možná to nevidíte, my to tak vidíme. Málokdy v tomto volebním období mám možnost takhle pozitivně mluvit. Pokud ty daně snížíme, je to určitě dobrá cesta. Určitě řešení existuje, těch cest je několik. Změna rozpočtového určení daní je jedna z nich.

Vždy jsme předložili návrh úspor ve výši zhruba 40 až 50 miliard. Za tři roky 150 miliard. Mohli bychom si dovolil toto snížení bez toho, že bychom museli hledat. A poslední poznámka a ta je velmi důležitá. Velmi často, myslím, že to dneska ctěný kolega Jan Hamáček použil ve svém vystoupení, že se tím zvýší dluh a že jsme rozpočtově neodpovědní.

Já tomu politicky rozumím, ale tam je 320 milionů deficit, který není na straně příjmů, ale na straně výdajů.

Nikdo. Kdybychom poctivě vyčerpali všechny možné rezervy, tak pak se bavme o tom, kolik si můžeme dovolit nechat našim občanům.

Děkuji za pozornost. Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Valachová, poté vystoupí s přednostním právem pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

No tak já myslím, že každý, kdo pobýval v této zemi minulých deset patnáct let, ví, že to je přesně naopak.

Nehodí se nám?

Asi to nebyla sociální demokracie. A toto všechno platíme z daní.

Takže pokud kolegové z Občanské demokratické strany říkají, jsou to odlišné koncepty, říkají pravdu.

Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Zbyněk Stanjura a poté také pan poslanec Roman Onderka.

A my říkáme, 4 % těchto výdajů nechme daňovým poplatníkům. Ne čtyřicet, čtyři procenta.

Takže to není tak černobílé. To byl ten ideový střet.

Co to znamená? Děkujeme pěkně.

Ne málo, to není vůbec málo.

Děkuji.